Děkuji za slovo, pane předsedající.

Současná úprava obsažená v zákoně o střetu zájmů umožňuje veřejným funkcionářům působení na několika pozicích současně. Za každou práci člověku přináleží odměny. Práce odborně, intelektuálně náročné jsou placeny lépe, protože jednotlivá stanoviska, nejvíce se jedná o manažerská rozhodnutí, je možné učinit na základě předešlých analýz, které jsou náročné na čas. Podívejme se na tuto situaci optikou času. V práci manažer zastávající vrcholnou funkci tráví v zaměstnání většinu dne. K tomu je zapotřebí připočíst čas na spánek a ostatní činnosti v souvislosti s rodinou, nákupy apod. Vykonávat současně několik funkcí lze, ale položme si otázku, jak je to s výkonností a skutečně odevzdaným pracovním výkonem. Jsme opravdu schopni pracovat na plný výkon v rámci dalšího zaměstnání? Náš názor je, že možná ano, ale ne v dlouhodobém časovém horizontu. Důvodem k souběhu několika veřejných funkcí asi nejsou odborné kompetence na dané pozice, spíše se bude jednat o finanční motivaci. Cestu kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou. Proto jsme navrhovali zavedení pravidla, že veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek a za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40 %. Vnímáme to i jako vlastenectví. Pokud je někdo ochoten vykonávat souběh několika veřejných funkcí i za cenu snížení odměn, je v našich očích skutečně vlastenec.

Příkladů z minulosti i současnosti máme několik viz hejtman Zlínského kraje, který jednu dobu řídil město Vsetín a ještě k tomu jezdil hlasovat do Senátu. Dalšími jsou například souběhy funkcí některých hejtmanů a poslanců. Závěrem bych chtěl všechny přítomné vyzvat, aby podpořili tento návrh předložené novely zákona o střetu zájmů. Děkuji za pozornost. Já také děkuji za pozornost. V tuto chvíli nemám... Prosím, Marek Benda. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, já jsem předpokládal, že si tento návrh zákona vezme na zamítnutí někdo jiný než já, ale vzhledem k tomu, že se nikdo takový nepřihlásil, musím tak učiniti já. Já se do toho nijak necpu, mně to je jedno, já jsem nikdy více funkcí neobsazoval, ale pokládám za naprosto nemravné říkat, že nějaké funkce mají být placeny jinak, když jsem pro ně plně uvolněn, a jinak, když jsem pro ně, já nevím, neplně uvolněn nebo dělám ještě něco jiného. Tohle jsou prostě teze, kterým neumím rozumět. Buď jsem někde vyslán, nebo to zakažte, aby byl souběh funkcí. I to pokládám za mravnější, zakázat souběh funkcí poslance, hejtmana, starosty, něco podobného. Ale říct, že jenom proto, že dělá osoba ještě nějakou jinou pozici, tak za pozici, kterou vykonává na plný úvazek, není plně placen, prostě pokládám za něco, co je v rozporu se zdravým rozumem.

Teď jsme tady měli několik novel tohoto zákona o střetu zájmů, které ukazují, jaké jsou to veliké maléry, co tady děláme, ale zato musíme přijít s další novelou, která zase spoustu věcí ukáže a zakáže, a já myslím, že tak do měsíce zjistíme, co to udělalo za škody. Každopádně ale navrhuji, abychom tento návrh zákona zamítli, protože podle mého názoru nemá být nikomu snižována odměna za práci, kterou dělá, jenom proto, že dělá ještě nějakou jinou práci. Děkuji. Registruji návrh na zamítnutí.

Já bych jenom kolegu Michálka chtěl upozornit, že říkal tady, že toto řeší kumulaci funkcí. Já si nemyslím, že by to řešilo kumulaci funkcí. Myslím si, že to řeší jenom odměny za kumulované funkce. Naopak si myslím, že je dobrý a že je potřebný, ale po tom prostudování si myslím, že jsou tam nějaké legislativní nedostatky, a proto bych doporučil vrácení tohoto zákona předkladateli k přepracování, aby se nám vrátil zákon takový, se kterým nebudeme mít žádný problém a budeme ho moci v klidu schválit. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Michálka a potom je pan předseda Bartoš, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče. Skutečně naše současné zákony vycházejí už z toho, že rozlišují starostu uvolněného a neuvolněného, a zkrátka mají jiné platy. Takže zavedení určité kategorie, která se vztahuje na souběh funkcí, nelze považovat za nemravné. Má naprostou pravdu v tom, že ten zákon, řekněme, neupravuje přímo kumulaci funkcí tak, že by zakazoval, což jsem ostatně říkal na začátku ve svém projevu, ale upravuje ji nepřímo tím, že bude mít samozřejmě finanční dopad na to, co si dejme tomu ti politici zváží, jakou funkci budou zastávat.

Myslím si, že spíš než že by ty výhrady byly legislativního charakteru, tak mohou být, že s námi někdo nesouhlasí, že si někdo myslí, že prostě může zastávat tři funkce a brát za to tři platy, jako starosta, uvolněný představitel na kraji a k tomu poslanec, brát 250 tisíc měsíčně, všechno to skvěle zvládat tady z poslanecké kanceláře. Takže bychom neměli umožnit finanční motivaci tak, aby se promítala do výkonu té funkce. Já děkuji a nyní tedy prosím pan předseda Bartoš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Když jste ve funkci, která vyžaduje, abyste se jí věnovali na plný úvazek, to by mělo být adekvátní tomu, že je to uvolněný zastupitel, uvolněný starosta. A chápu, že se může stát, že někdo míří výš. My jsme tady měli dokonce člověka, který si myslel, že může být ve stejnou chvíli senátor a ve stejnou chvíli poslanec. Pak se ukázalo, že to nejde. Pak se ukázalo, že už není ani poslancem, ani senátorem. Protože rozhoduje o osudech jiných lidí. A pokud my tvrdíme, že někdo dokáže být zároveň dobrým šéfem krajské nemocnice, zároveň dobrým hejtmanem, zároveň sedět v nějaké radě a zde pracovat jako poslanec, není to pravda.